Znovu říkám, já doufám, že nám bude umožněno tuhle odbornou debatu vést. Tento zákon není politický, je čistě odborný. Nejsou v tom zabudované nějaké emotivní pohledy, ale čistě technické.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu navrhovateli. Dalším přihlášeným s přednostním právem je pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji. Dobré odpoledne, pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové. Včera jsme tomuto sněmovnímu tisku č. 220 věnovali již dostatečnou pozornost a zde u toho pultu padly relevantní názory na tento sněmovní tisk. Je potřeba se víceméně zamyslet na tím, jaké argumenty tady padly. A dnes jsme také slyšeli, že se u tohoto pultíku argumentuje většinou politicky. Bohužel smísením politických argumentů s technickými dochází k takovým nepřesnostem, jako jsme před chvílí slyšeli. Návrh tohoto sněmovního tisku jsme, jak jsem již včera uvedl, projednávali v rámci projednávání sněmovního tisku 500, kde jsme v části C a části D tyto oba návrhy s plnou vážností zamítli jako Sněmovna. Ten důvod nebudu opakovat. Chtěl bych vás jenom ujistit, že žádné ohrožení tím, že tento návrh nebude začleněn do horního zákona což si myslím, že by tak měla Sněmovna rozhodnout souvisí s tím, že existuje řádná ochrana veřejných zájmů z hlediska životního prostředí jak pro ochranu občanů, tak pro ochranu samotného horninového prostředí. Věřte tomu, že předpisy v oblasti báňského podnikání, do kterého by tato záležitost samozřejmě spadla, jsou velmi přísné vzhledem k zahájení prací na nové dobývací metodě.

Víte, jaké jsou problémy už jenom s problematikou vyhledávání úložiště jaderných odpadů. Vážím si ctěného času Poslanecké sněmovny. Proto s plnou vážností, pane místopředsedo, navrhuji zamítnutí návrhu zákona v prvním čtení. Děkuji panu zpravodaji.

Dobré odpoledne, pane předsedající, kolegyně, kolegové. Řekl jsem, že budu navrhovat zamítnutí v prvním čtení. Za mě už to tady řekl předkladatel, takže nebudu znova navrhovat něco, co je navrhnuto. Každopádně bych se ještě zmínil o jedné věci a to je to, že skutečně ten vědeckotechnický pokrok nejde zastavit.

To znamená zabít něco, co se může ukázat za deset, za dvacet, za padesát, za sto let jako průchozí, si myslím, že není dobré. Ještě jeden faktor je otázka bezpečnosti.

Ale to nám řeší současná legislativa. Geologický zákon i skutečně Ministerstvo životního prostředí nepovolí ten průzkum.

Děkuji. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Proběhla na půdě hospodářského výboru dvakrát. Proběhla ve Sněmovně i za účasti zástupců výboru pro ochranu životního prostředí. Žádné nebezpečí opravdu nehrozí. Na tom se usnesli jak poslanci hospodářského výboru, tak na konci Sněmovna, která příslušné pozměňovací návrhy zamítla. Takže opakovat celý tenhle proces je naprosto kontraproduktivní. Budeme to probírat zase dvakrát na garančním výboru a budou tam opakovány naprosto stejné argumenty, které už jsme xkrát slyšeli. Já rozhodně podpořím zamítnutí tohoto návrhu, protože opravdu životnímu prostředí ani těm potenciálně dotčeným regionům nic nehrozí. To byl zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Není tomu tak. Končím tedy obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem o závěrečná slova. Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu tak, jak jej přednesl pan zpravodaj. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Zahajuji hlasování na zamítnutí předloženého návrhu. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 225.

Děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji.

Dále do konce dnešního jednání se omlouvá pan poslanec František Laudát. Dále se omlouvá na odpolední jednání pan ministr Babiš.